Chcete tedy vystoupit? Tak prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A nejenom že to je zástupkyně předkladatelů, ale také je předsedkyní stálé komise pro Ústavu, kde se toto velmi podrobně probíralo.

Faktickou poznámku, dobře, ale můžete s přednostním právem, pane předsedo.